Paní poslankyně Fialová osobně ruší svoji omluvu. Já vás znovu poprosím, abyste už zaujali svá místa v sále a abyste pozorně vnímali, co vám teď přečtu. Navrhujeme vyřadit bod 27 schváleného pořadu schůze, sněmovní tisk 207, to je vládní novela zákona o obchodních korporacích, první čtení.

A ještě jedna informace z grémia: bod 17 schváleného pořadu, to je sněmovní tisk 38, poslanecký návrh novely zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, druhé čtení, byl již projednán ve čtvrtek 13. prosince na 25. schůzi Poslanecké sněmovny, proto si jej prosím škrtněte. Tento bod je neprojednatelný, není nutné o tomto dále hlasovat. To je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice. V tuto chvíli eviduji tři přihlášky s přednostním právem, takže první bude pan místopředseda Okamura, poté pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Kováčik v tomto pořadí. Ještě jednou poprosím o klid. Děkuji. Pane místopředsedo, máte slovo. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem hnutí SPD navrhl mimořádný bod na schůzi této Poslanecké sněmovny. Já vás přeruším. Opravdu vás poprosím o klid, schůze už začala, tak to prosím respektujte. Případně po těch bodech, které byly odsouhlaseny na grémiu, protože my hlavně chceme, aby ten bod byl zařazen dneska.

Jsou to dva pakty. A došlo tady skutečně ke zcela skandální záležitosti, že předseda vlády České republiky Andrej Babiš včera řekl, že je proti tomu, aby Česká republika podpořila globální pakt OSN o uprchlících. A to je tedy opravdu zcela neuvěřitelná situace.

Bylo to na serveru novinky.cz Takže to je skutečně neuvěřitelná situace.

V podstatě tady jsou bohužel jenom ty tři varianty, a říká se mi to nelehko.

Můžete si vybrat. Obojí je pro Českou republiku tristní.

Konkrétně zahrnuje mechanismy pro účinnější, předvídatelnější a spravedlivější mezinárodní reakci na situaci vyznačující se velkým množstvím uprchlíků. Nabízí mezinárodní rozšiřování podpory nebo aktivace opatření pro spravedlivější a předvídatelnější sdílení zátěže a odpovědnosti.

Nezlobte se na mě.

Tento pakt navíc staví návratovou politiku pouze na bázi dobrovolných repatriací, a to i pro země původu uprchlíků.